Akorát že je to všechno jenom šedá ekonomika a příslušné veřejné rozpočty z toho nemají vůbec nic. Tedy pouze při naplnění předpokladů dostatečné kontroly šedé ekonomiky a ekonomické rentability legálního provozování je možné snižovat objem nelegální nabídky hazardních her a zároveň stanovovat účinná pravidla chránící jejich konečného spotřebitele. Uplatňujeme proto poměrně zásadní připomínky a doporučujeme jejich zohlednění. Podle našeho názoru to pomůže předejít zmíněným nedostatkům a aplikačním problémům. Tady mi teď dovolte, abych se přihlásil jménem poslaneckého klubu TOP 09 k těm připomínkám Hospodářské komory, které pokládáme za relevantní a máme je stejné. Tedy v obecných připomínkách nám především vadí nerespektování legislativních pravidel vlády. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že způsob vzniku a předložení návrhu zákonů, které ve svém komplexu podle předkladatele tvoří nedílný celek regulačního rámce pro provozování hazardních her, neodpovídá způsobům předepsaným legislativními pravidly vlády. Tady bych rád během diskuse požádal o vyjádření ministra pro předsedu Legislativní rady. Tento dokument závazně upravuje tím teď myslím legislativní pravidla postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě právních předpisů, jakož i požadavky týkající se jejich obsahu a formy. Na tomto místě lze jen připomenout, že v souladu s legislativními pravidly vlády by měla důvodová zpráva obsahovat analýzu předpokládaných hospodářských a finančních dopadů včetně analýzy dopadů na podnikatelské prostředí, jakož i analýzu ekonomických a institucionálních důsledků přijetí navrhované právní úpravy. Tato analýza nebyla podle našeho názoru obsažena v důvodové zprávě k návrhu zákona o hazardních hrách a analýzu provedenou v důvodové zprávě k návrhu zákona o dani z hazardních her lze jen obtížně považovat za analýzu splňující přísné požadavky, které na tento dokument legislativní pravidla vlády kladou.

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že tyto dopady lze jen obtížně modelovat za předpokladu, pokud jsou obě normy projednávány v legislativním procesu odděleně.

Jsou to zejména nové limity sázek, časová, početní a místní omezení provozu, omezení vyplývající z nastavených autoregulačních opatření atd., které nebyly předkladatelem absolutně zohledněny v rámci provedené analýzy. Stejně tak nedošlo...

Samozřejmě, pane vicepremiére, to nikdo nezpochybňuje. Tak prosím, pane předsedo, můžete pokračovat.

Již jsem řekl, že v zákoně o hazardních hrách dochází k celé řadě zpřísňujících opatření, že jsou to zejména nové limity sázek, časová, početní a místní omezení provozu, omezení vyplývající z nastavení autoregulačních opatření a celá řada dalších opatření.